Děkuji. Nikoho dalšího přihlášeného nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Zeptám se pana ministra, pana zpravodaje? Zájem nemáte.

Až vláda bude chtít poslat peníze do mezinárodní nadace. Takže víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování.

Návrh na přerušení byl zamítnut. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

Jakému?

Zahraničnímu výboru.

Hlasování číslo 253. Návrh byl přijat.

Návrh byl zamítnut. Tímto tedy projednávání tohoto tisku pro tuto chvíli končím. Mám tady jednu omluvu.